Vedle finančního efektu mají filmové pobídky ještě další přidanou hodnotu, a to je stoupající renomé České republiky, českých filmařů, českých řemeslníků a služeb. To vše potvrzuje, že filmové pobídky mají pozitivní vliv na hospodářský růst, investice a zaměstnanost.

Nikdo neví, kdy budou vypsány, zda vůbec budou a v jaké výši.

Děkuji za odpověď.

Prosím, pane ministře. Děkuji za slovo.

Pokud tímto projde, dojde k osvědčení o registraci.

Chci zdůraznit roli ekonomickou, ale také roli z pohledu České republiky jako místa, které se prezentuje, jako místa, kde se odehrávají významné kulturní aktivity, utrácí se peníze.

Děkuji. Paní poslankyně položí doplňující otázku, prosím.

Pak to převzala bývalá paní ministryně Schillerová.

Nicméně moje otázky byly jasné.

Děkuji.

Fond zastavil začátkem letošního roku pouze registraci, to znamená předběžný příjem jednotlivých projektů a jejich testování.

Děkuji, pane ministře.